Na závěr si nechávám otázku, co chceme vlastně registrem řešit. Předražené zakázky? Zbytečné zakázky? Korupci? Problém totiž není ve smlouvách, tak jako soutěže se vždy nějak chytře napíšou, ale problém je v tom, že odpovědní činitelé na státní úrovni nemají přímou osobní hmotnou a trestní odpovědnost a efektivní hospodaření.

To je myslím důkazem, že to my v našem hnutí SPD s bojem proti korupci myslíme skutečně vážně a že to nejsou jenom slova, ale také činy. Nejvyšší kontrolní úřad odhaluje každoročně plýtvání, za nímž se skrývá tunelování veřejných peněz v řádu stamilionů, a ukažte mi, jaký to má vliv na odpovědné osoby? Žádný! Nejvyšší kontrolní úřad udělí pokuty a ty zaplatíme my, daňoví poplatníci.

Pochopitelně svou logiku má i druhý pohled lépe nějaký zákon, který umožní nahlédnout pod pokličku hospodaření s veřejnými penězi, než nic. Chápu, že výjimky budí podezření, a naprosto oprávněná je i námitka, že pokuty v mnoha případech neodradí, tím spíš, když je opět zaplatí občan a ne přímo ta daná odpovědná osoba. Myslím, že prvotní chyba je v tom, že takový zákon projednáváme pod tak silným nátlakem lobbistů. Není nic potřebnějšího než na maximum zprůhlednit veřejné hospodaření a vím, že bez tlaku občanů bychom tu dnes takový zákon neprojednávali. Úplně na závěr bych chtěl říci, že bychom určitě zákon o registru smluv podpořit měli a zároveň bychom měli začít ihned diskutovat o tom, jak vyladit největší problémy, o kterých jsem hovořil. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji a vzhledem k tomu, že neeviduji... Eviduji přihlášku pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

Dvacet osm, nebo třicet osm?